Těch rozporů se příliš často nepotkává, nicméně jsou rozhodnutí, a zase jich tak úplně málo není, kdy skutečně obec nebo investor té stavby nevezme v potaz nebo nevyhoví námitce policie, a pak za to samozřejmě nese plnou odpovědnost. Ale zase i projektant nese plnou odpovědnost za to, co tam vymyslí, včetně dopravního značení. Takže to, co udělal hospodářský výbor, je naprosto v pořádku. zajišťovat plynulost dopravy a dneska už jsme někde jinde. Já vám děkuji.

Nyní tedy pan poslanec Adamec s faktickou poznámkou. Děkuji, pane předsedající.

A znovu opakuji, nemyslím si, že otázka nehodovosti se týká tohoto problému. Nikoliv nehodovost.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Děkuji za slovo.

Chtěl bych říci, že hospodářský výbor tento pozměňovací návrh podpořil, to tady možná ne úplně zdůraznil pan předseda hospodářského výboru, který se vůči tomu sice vymezil, nicméně hospodářský výbor tento pozměňovací návrh podpořil včetně hlasů poslanců za TOP 09, členů hospodářského výboru. Trošku chci odmítnout námitky vůči tomuto pozměňovacímu návrhu, které se týkají zejména bezpečnosti.

Ale na co bych chtěl upozornit, je zejména předjíždění kamionů.

Věřím, že pokud ministerstvo přijde s takovou novelou, nalezne podporu v Poslanecké sněmovně a hlavně to bude podstatně větším přínosem pro bezpečnost na dálnicích než možnost navýšení rychlosti na 150 kilometrů v těch úsecích, které to konstrukčně i stavebně dovolují. Já vám děkuji. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Naprostý souhlas s mým předřečníkem. Mluvili jsme o tom na klubu. Já vidím předjíždění kamionů jako daleko větší riziko než nějakou vyšší rychlost.

Děkuji. Nyní pan poslanec Huml a připraví se pan poslanec Vácha s faktickou poznámkou. Máte slovo. Děkuji za slovo. Dobrý den. Ke kamionům budu reagovat. Velmi levné opatření, žádný problém.

Tam maximálně se může stát, že bude horší zranění, ale pravda je ta, že dnešní auta už jsou vybavena takovými, řekl bych, zádržnými systémy a vůbec bezpečnostními prvky, že nastala doba na to, aby se na některých úsecích rychlost na 150 zvýšila. A to jsem člověk, který viděl mnoho dopravních nehod, a já ten návrh podpořím, aby to na 150 bylo možné upravit.

Zákon vám dnes umožní to zvýšit v některých úsecích, které uznáte za vhodné, a takových úseků je mnoho. Já si myslím, že se rozhodně nedopustíme ničeho, když to zvýšení povolíme. Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Vácha a připraví se pan poslanec Heger. Máte slovo. Já bych chtěl upozornit, že zvýšená rychlost není nejčastější příčinou dopravní nehody, dokonce Policie ČR neeviduje zvýšenou rychlost jako termín, jako příčinu dopravní nehody. Na pátém místě se vyskytuje nepřizpůsobení rychlosti povaze a stavu vozovky.

Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Leoš Heger.

Děkuji za slovo. Vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych si dovolil vystoupit proti možnému zvýšení na 150 kilometrů a je mi zcela jasné, že riskuji svoji pověst muže v tomto maskulinním problému, který se zde objevuje, a že riskuji svoji pověst pravicového politika.